Poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici dobro jutro. Prije nego što prijeđemo na raspravu o prvoj točki današnjeg rasporeda, Odbor za poljoprivredu predložio je temeljem čl. 247. Poslovnika HS-a da provedemo objedinjenu raspravu o sljedeće dvije točke: - Konačni prijedlog Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 98; - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 97 Jeste li suglasni s ovim prijedlogom? Ako nema primjedbi o navedenim zakonima provest ćemo objedinjenu raspravu. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Molio bih sada predstavnika predlagatelja, poštovanog državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede Tugomira Majdaka da da obrazloženje navedenog prijedloga zakona. Izvolite.

Pred vam su prijedlozi dva zakona, Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje,k o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu. Konačnim prijedlogom Zakona o službenim kontrolama omogućuje se provedba Uredbe 645 iz 2017.g. od 15. ožujka 2017.g. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani, hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja u RH. Službene kontrole trenutno se provode sukladno važećem Zakonu o službenim kontrolama, a konačnim prijedlogom ovoga zakona u odnosu na postojeći Zakon o službenim kontrolama proširuje se područje primjene o službenoj kontroli i druge službene aktivnosti u području zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja. Konačnim prijedlogom zakona uspostavlja se jedinstveni pravni okvir za integrirani pristup organizaciji, koordinaciji, provedbi službenih kontrola u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu što osigurava nastavak funkcioniranja osiguranja sustava sigurnosti hrane te stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani, hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja. Konačnim prijedlogom zakona utvrđuju se nadležna tijela za sva područja obuhvaćena područjem primjenom Uredbe 625 iz 2017.g. te njihove zadaće vezano uz organizaciju, provedbe i koordinaciju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, financiranje službenih kontrola, načine administrativne pomoći i suradnje, komunikacije izvješćivanja, granične kontrole, postaje kontrolne točke ostale granične prijelaze i carinska mjesta za uvoz, pristojbe i naknade za službene kontrole, uređenje sustava i referentnih laboratorija, uspostavljanje računalnog i informacijskog sustava za upravljanje informacijama i podacima u vezi sa službenim kontrolama te prekršajne odredbe. U odnosu na postojeći zakon konačni prijedlog zakona jasnije definira usklađeni pristup u vezi sa službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima u svim područjima koji su prošireni i na zdravlje bilja i sredstava za zaštitu bilja. Sukladno temeljnoj uredbi već spomenutoj br. 625 iz 2017.g. Uredbe EU Vijeća i Parlamenta konačnim prijedlogom zakona uvodi se mogućnost ovlašćivanja fizičkih osoba za obavljanje pojedinih poslova, drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa, kao npr. preventivna cijepljenja, dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite zdravlja životinja, mjere za otkrivanje, suzbijanje i sprečavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti. Također konačnim prijedlogom zakona se u odnosu na postojeći Zakon o službenim kontrolama uvodi mogućnost uzorkovanja robe koja se prodaju putem sredstava za komuniciranje na daljinu i mjere u slučaju utvrđenih nesuglasnosti. Nadalje, konačnim prijedlogom zakona objedinjavaju se odredbe o sustavu službenih i referentnih laboratorija za sva područja primjene uredbe na način da se laboratoriji ovlašćuju i djeluju pod istim uvjetima određenim za sve laboratorije uključene u provedbu analiza, zatim se daje temelj nadležnim tijelima za donošenje provedenih propisa te se i detaljnije utvrđuje postupak registracije i odobravanje objekata u poslovanju s hranom. Ovim konačnim prijedlogom Državnom inspektoratu daje se nadležnost za delegiranje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u području primjene propisa o hrani, hrani za životinje, zaštite životinja i nusproizvoda životinjskog podrijetla kao i za financiranje službenih kontrola što je trenutno u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Konačnim prijedlogom zakona osigurava se da nadležna tijela koja djeluju u javnom interesu imaju odgovarajuće resurse i opremu te jamče nepristranost i profesionalnost te osiguravaju kvalitetu, dosljednost i djelotvornost službenih kontrola. U tu svrhu konačnim prijedlogom zakona propisuje se da službene kontrole provode na temelju pisanih dokumentiranih postupaka i mehanizma za trajno verificiranje djelotvornosti i dosljednosti vlastita djelovanja te poduzimanje korektivnih mjera kada se utvrde nedostaci. Od velike je važnosti da nadležna tijela mogu brzo i učinkovito razmjenjivati podatke i informacije u vezi sa službenim kontrolama ili njihovim rezultatima te u tu svrhu konačnim prijedlogom zakona propisana je odredba o nadležnostima odnosno kontakt točkama za pojedine informacijske sustave komisije. Konačnim prijedlogom zakona uređuju se prekršajne odredbe koje su određene kao učinkovite odvraćajući proporcionalne čija težina uzima u obzir moguću štetu za zdravlje ljudi koje može biti izazvana kršenjima, među ostalim u slučajevima kada subjektivne surađuju tijekom službene kontrole te u slučajevima kada se izrađuje ili upotrebljavaju lažni ili obmanjujući službeni certifikati ili potvrde te u slučajevima kršenja pravila počinjena prijevarnim ili obmanjujućim praksama. U odnosu na nacrt zakona iz prvog čitanja vezano za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu dakle određuje se razdoblje od minimalno 6 mjeseci koje se nadopunjuje sa dodatnih 6 mjeseci po nadzoru, a prijedlog je dorađen na način da je za samostalno obavljanje poslova službenih kontrola uvedeni dodatni uvjet od 6 mjeseci rada po nadzorom ovlaštenog veterinara s iskustvom u delegiranom tijelu. Poslovi službenih kontrola se povjeravaju samo delegiranim tijelima kao pravnim osobama te ih ovlašteni veterinari mogu obavljati isključivo u okviru delegiranog tijela. Stručno osposobljavanje ovlaštenih veterinara između ostalog i obaveza tijela sukladno odredbi Članka 5. Uredbe o službenim kontrolama te se ovom odredbom dodatno naglašava da obveza kada je riječ o veterinarima koje delegirano tijelo predlaže za imenovanje ovlaštenim. Osim gore navedenih izmjena dopunjen je i popis EU uredbe u Članku 1. te je dopunjen i Članak 5. stavak 1. budući da je s 21. travnjem 2021. stupila na snagu delegirana odredba komisije 2035 iz 2019. godine koja stavlja izvan snage dio provedbene komisije 262 iz 2015. godine. Shodno tome odgovarajuće su izmjene i prekršajne odredbe u odnosu na obveze subjekata i veterinara glede identifikacijskog dokumenta za kopitara. Također, pardon, u odnosu na nacrt zakona prijedloga, prijedloga Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima iz prvog čitanja nema značajnijih razloga u konačnom prijedlogu zakona osim što je nomotehnički dorađen izričaj pojedinih odredbi te su istodobno ispravljene i sve uočene omaške u normativnom dijelu zakona. Hvala državnom tajniku. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, na naš upit postavljen kod prvog čitanja ovog zakona vezano za troškove odgovoreno je slijedeće. Provedba ovog zakona ne zahtjeva dodatna proračunska sredstva u odnosu na ona koja su prethodno postavljena trenutnim Zakonom o službenim kontrolama. U odnosu na financijski učinak na pravne i fizičke osobe ovaj zakon ne predviđa dodatne troškove niti obveze. Možda se nismo razumjeli, ali javnost i nas zanima koliko na godišnjoj razini košta provedba sustava službenih kontrola, koliko ukupnih sredstava osigurava se iz državnog proračuna za sva nadležna tijela? I drugo pitanje zanima me kako ste došli do toga da ipak ovlašteni veterinari trebaju malo više radnoga staža s obzirom da smo vam prilikom prvog čitanja svi iz oporbe to prigovorili, a vi ste u obrazloženju konačnog prijedloga zakona naše primjedbe odbili, a isto ste na kraju to prihvatili? Dakle, u odnosu na dosadašnju provedbu aktualnog zakona ovim prijedlogom zakona nema dodatnih financijskih dakle dodatnih financijskih učinaka na ovaj zakon i proračun je transparentan u dijelu znači provedbe kako Zakona o veterinarstvu tako i budućeg Zakona o službenim kontrolama. Samo nastavite. Dobro, u dijelu dakle ovog, ove primjedbe odnosno komentara za dodatnih 6 mjeseci pod nadzorom ovlaštenih veterinara, dakle uvažili smo primjedbe i smatramo da je to pozitivno. Također smo ocijenili da je u odnosu na ono što je 6 mjeseci bilo predloženo u prvom čitanju potrebno još dodatnih 6 mjeseci pod nadzorom, ali za poslove koji se razlikuju u odnose na poslove koji su definirani [[Upadica: Hvala vam, završite rečenicu.]] u odnosu na prvih 6 mjeseci. Znači radi se o službenim kontrolama [[Upadica: Dobro, hvala vam.]] veterinarskih tijela. Naime, Članak 238., državni tajniče kao prvo pitala sam vas koliko sredstava se izdvaja iz državnog proračuna, točan broj novaca. To sam vas pitala i prošli tjedan vezano za neke druge stvari koliko Hrvatska dobiva u idućem proračunskom razdoblju, a nikako da dobijem konkretan broj. A što se tiče 6 mjeseci dodatnih za veterinare, za ovlaštene veterinare pa to je upravo bila primjedba oporbe, a nakon toga što smo mi to predložili ministrica je rekla da je 6 mjeseci i više nego dovoljno. Kolegice Marić izvolite, vi ste na redu. Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče u pripremi za ovu točku gledala sam malo izvještaj iz medija i zapelo mi je za oči krumpir, ja sam Međimurka pa mi je evo krumpir dosta važan i vidjela sam da je recimo od 1.1. do 20.4. uvezeno i pregledano 40 pošiljki kao mladog krumpira iz Egipta, ali je uzeto samo 10 uzoraka i onda se vidjelo da neki od tih uzoraka ne štimaju. To je prvi problem. Druga stvar, da li mislite da je ipak trebalo uzeti više uzoraka? I drugo, obzirom da taj kao mladi krumpir jel, kažem kao jer se vodi pod mladi krumpir, a putuje onda 3 do 4 tjedna, a struka kaže da je stvarno mladi krumpir da nije tretiran putovao bi i najviše izdržao na pošiljkama tjedan dana. Dakle, očito su tu nedefinirani ovaj nedefinirani propisi što uopće je mladi krumpir. Da li vi mislite da mi zaista jedemo zdravu hranu koju uvozimo iz trećih zemalja? Da li smo zaštićeni od pesticida? Vezano za novi prijedlog Zakona o službenim kontrolama upravo je on na temelju usklađivanja sa Uredbom 625 iz 2017. godine ide s ciljem poboljšanja ovog sustava, a sve službene kontrole i pošiljaka iz trećih zemalja odrađuje se na ne diskriminirajući način na temelju procjene rizika i postoji višegodišnji plan službenih kontrola. A Državni inspektorat može donijeti godišnji plan odnosno može i obavljati određeni vid kontrole na temelju i ciljanog znači odnosno procjene uzorka koji je definirao u sklopu svog višegodišnjeg plana. Idemo na treću repliku, poštovana kolegice Vukovac, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, dakle u RH zabranjeno je otkrivanje identiteta počinitelja prekršaja koji su se nakon provedenih službenih kontrola, detektirali kao oni koji krše odredbe zakona, primjerice u trgovačkim centrima stavljaju na police neispravnu hranu i slično, no uvidom u točku 31. uvoda Uredbe 2017/625, to nije tako strogo definirano i ostavlja se mogućnost da se javno razotkriju takvi subjekti.

Dakle, ovaj prijedlog Zakon o službenim kontrolama kao i Zakona o veterinarstvu, prošao je dva čitanja, u sklopu dakle i rasprave i komunikacije sa širom krugom dionika, odradilo se puno toga kako bi u konačnoj verziji zakona sve bilo s jedne strane usklađeno i kako bi dobili bolji i učinkovitiji sustav službenih kontrola a i po pitanju ovoga što ste naglasili, Hrvatska odnosno predlagatelj u ovom slučaju, Ministarstvo poljoprivrede je odradilo sve potrebne radnje kako bi u konačni prijedlog zakona bio u provedbi učinkovit i kvalitetan. Kolega Matula, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Uvaženi državni tajniče Majdak, od odbora do ove sjednice, dobio sam očitovanje od ljudi koji rade u laboratoriju i koji tvrde da ste vi ostavili u ovom zakonu mogućnost da ti ne moraš biti akreditiran i oni misle da bi zapravo minimalno bilo potrebno da se proficiency testiranje, testiranje vještine ... [[Govornik se ne razumije.]] od strane akreditiranog pružatelja takve usluge, naravno da oni tu predlažu tipa Eurofins laboratorija koji je vama svakako ... [[Govornik se ne razumije.]] i gdje onda je to grupa više najboljih laboratorija u Europi a ne da na temelju naših vlastitih procjena, in house metoda se procjenjuje da li je soja GMO ili nije. Dakle, sustav laboratorija odnosno certificiranje, akreditiranje istih funkcionira u RH već godinama i on je transparentan, dakle i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva ovlašćuju laboratorije temeljem akreditiranih procedura koje su javne i transparentne. Dakle, u ovom slučaju radi se o čitavom sustavu laboratorija koji provjerava svaki korak prilikom certifikacije. Idemo na iduću repliku, poštovana kolegica Jelkovac, pardon, poštovana kolegica Petir. Državni tajniče, znamo da su europski poljoprivrednici puno konkurentniji od hrvatskih zbog toga što su mogli duže vremena koristiti europska sredstva a s tim da imamo informacije da su neke države posebno kreativne pa onda tu uvode dodatne mjere kako bi poduprli svoje poljoprivrednike. Događa se da na našem tržištu onda završavaju viškovi iz tih drugih europskih država, ne samo da su viškovi po vrlo niskim cijenama već ponekad i ne odgovaraju standardima kvalitete. Vidimo da ima sve više prijevara sa hranom, da je to postao unosan biznis i da je ministarstvo i nadležne državne inspekcije poduzelo neke korake kako bi se intenzivirale službene kontrole. Mene zanima kako ćemo ovim zakonom doprinijeti ustvari jačanju službenih kontrola i koje alate ćemo dati našim inspekcijama da pravovremeno reagiraju kako bi zaštitili domaću proizvodnju? Dakle, ovim zakonom kao što sam naglasio, proširuje se područje službenih kontrola i na zdravlje bilja odnosno zaštitna sredstva. Kao što ste i naglasili, Ministarstvo poljoprivrede odnosno nadležni Državni inspektorat u konačnici provjerava i intenzivira određene radnje sukladno svom planu kontrola, višegodišnjem planu kontrola ali i godišnjem planu kontrola temeljem procjene rizika i u ovom slučaju također i određene usmjerene kontrole se u posljednjem razdoblju rade kako bi zaštitili s jedne strane naše kvalitetne poljoprivredne proizvode, ali i kako bi na nediskriminirajući način provjeravali sve ono što nam dolazi sa zajedničkog tržišta EU-a odnosno iz trećih zemalja. U konačnici, ovaj zakon donosi poboljšanje i mi ćemo u provedbi kroz nadležna i delegirana tijela to i definirati. I idemo na zadnju repliku, poštovana kolegica Jelkovac. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo sigurno je značajno da jačamo normativni okvir vezano na ovu vrlo značajnu temu koja se prije svega i odnosi na zdravlje naših sugrađana jer sve ono što koristimo i kroz hranu, regulira se i ovaj način.

Dakle, tržište rada je kompleksno po pitanju veterinara i upravo zbog toga je u prvom prijedlogu zakona definirano razdoblje od 6 mj. koje smo onda nadopunili dodatnih 6 mj. za aktivnosti koje će se provoditi vezano za službene kontrole u nadležnim tijelima odnosno delegiranim tijelima vezano za veterinarstvo. Upravo u djelu pojačanog modula vezano za fakultetsku izobrazbu, u posljednjem razdoblju je povećano znači edukacija odnosno obrazovanje ali još uvijek, odgovor na vaše pitanje, još uvijek tržište rada zahtjeva dodatno dakle broj veterinara sa početnim iskustvom jer u nekim slučajevima čak se angažiraju i veterinari u mirovini kako bi obavljali ove poslove. Hvala vam državni tajniče, gotovi smo s replikama, pa vas molim da se vratite na svoje mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednica Odbora za poljoprivredu poštovana kolegica Marijana Petir, izvolite.

Odbor za poljoprivredu je kao matično radno tijelo jučer na svojoj 25. sjednici raspravio ova dva zakona. U raspravi je postavljen upit o potrebi ujednačavanja službenih kontrola nad domaćim proizvodima i proizvodima iz EU i trećih zemalja, kao i mogućnost strožeg monitoringa, te je istaknuto da ne smiju postojati različiti standardi za kontrolu kvalitete domaćih i stranih proizvoda. Uz navedeno je, a vezano uz kontrolu kvalitete proizvoda, posebice onih koji dolaze iz trećih zemalja, a tretirani su pesticidima i herbicidima koji nisu dozvoljeni u Hrvatskoj, postavljen upit o mogućim pomacima koji bi rezultirali većom zaštitom hrvatskih poljoprivrednih proizvođača i sprječavanju ovakve nelojalne konkurencije. Postavljen je i upit o provedbi kontrola mesa u mesnicama, ali i usklađenosti podataka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja i podataka o klanju jer se u praksi događa da vlasnik odjavi životinju, a klaonica ne izvrši prijavu klanja, što rezultira i velikim brojem tzv. plutajućih goveda u RH. Upozoreno je na probleme sa rasprostranjenošću veterinarskih ambulanti, što rezultira nedostupnošću veterinarske usluge na nekim ruralnim područjima. Predstavnik predlagatelja je u svom odgovoru istaknuo kako se ovim zakonom omogućava provedba Uredbe EU 2017/625 koja je osigurana upravo na primjeni načela ne diskriminiranja odnosno postavlja jednake zahtjeve za sve koji stavljaju svoje proizvode na tržište. Pri ulazu proizvoda u RH već na granici nadležne inspekcije provode kontrole, a iste se obavljaju i planiraju sukladno procjeni rizika, dok se kontrole mesa u mesnicama obavljaju od strane veterinarske i sanitarne inspekcije. Kontrola tzv. plutajućih goveda pod nadležnošću je veterinarske inspekcije, Državnog inspektorata RH kojemu su dostupne sve potrebne baze iz kojih je moguće kontrolirati promet životinja.

Prijedlog odluke o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koja se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstava za zaštitu bilja slično Zakonu o veterinarstvu prihvaća u svoj pravni poredak, legislativu EU-a koja se odnosi na veterinarstvo i sigurnost hrane. Kao što se to često naglašava, područje propisa o hrani gotovo u cijelost regulirana europskim propisom da dok je manji segment u domeni nacionalnih propisa. Zakonom se usklađuje sa novim europskom regulativom o službenim kontrolama kojim se na europskoj razini uspostavlja jednostavniji, učinkovitiji, integriran sustav sigurnosti hrane utemeljen na strožim veterinarskim i fitosanitarnim standardima a Europska komisija dobila je šire ovlasti vezano uz zaustavljanje prodaje i transporta rizične hrane u državama članicama koje to nisu u mogućnosti sami spriječiti kao i snažnije kažnjavanje prijevara povezanih sa hranom. Kontrola hrane u mnogim državama otežava fragmentirano zakonodavstvo višestruke sudske nadležnosti i neučinkovitost nadzora, praćenje i primjene zakona. Učinkoviti nacionalni sustav kontrole hrane i zakonodavstva, presudni su za osiguravanje zdravlja i sigurnost domaćeg stanovništva kao i osiguranje sigurnosti i kvalitetne hrane u međunarodnoj trgovini. Novosti u Konačnom prijedlogu Zakona o službenim kontrolama je i uvođenje mogućnosti uzrokovanja robe koja se prodaje putem sredstava za komuniciranje na daljinu i mjere u slučaju utvrđenih nesuglasnosti, objedinjavaju se odredbe o sustavu službenih i referentnih laboratorija na području zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja te se detaljnije utvrđuje postupak registracije i odobravanja objekata u poslovanju sa hranom i odredbe vezane uz uvozne službene kontrole pošiljaka, životinja i hrane životinjskog porijekla koje se istovremeno brišu iz postojećeg zakona o veterinarstvu. Službene kontrole provode, naglašavam, u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje te na životinjama i proizvodima životinjskog porijekla. Državni inspektorat delegira veterinarskim organizacijama poslove službenih kontrola hrane životinjskog porijekla te se za pojedine poslove službenih aktivnosti kao stručne poslove od javnog interesa, mogu ovlastiti i fizičke osobe.

Znači briše se čl. 22. jer to je stvarno tehničke naravi. Što se tiče Zakona o veterinarstvu, ponovit ću još jednom, ono što smo čuli i od predlagatelja, novost je u konačnom prijedlogu zakona izmjenama i dopuna Zakona o veterinarstvu mogućnost ovlaštenja fizičkih osoba odnosno doktore veterinarske medicine za obavljanje pojedinih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa kao npr. za preventivno cijepljenja, dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite zdravlja životinja kao i poslovne mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanja zaraznih ili nametničkih bolesti.

Nužno je izvršiti prilagodbe i korekcije nacionalnog zakona, prvenstveno se to odnosi na povjeravanje određenih poslova delegiranim tijelima umjesto dosadašnjim kontrolnim tijelima, uvodi se mogućnost delegiranja određenih poslova i fizičkim osobama, novost je ovlast za izdavanje certifikata za pošiljke životinja odnosno proizvoda životinjskog porijekla koje se od sada povjeravaju pojedinim ovlaštenim osobama. Osim propisa o hrani, ovim zakonom uvode se izmjene na reference europskog zakonodavstva do kojih se u međuvremenu došlo u području označavanja kopitara, nekonvencionalnih kretanja kućnih ljubimaca. Također, uspostavom Državnog inspektorata, veterinarska inspekcija iz Ministarstva poljoprivrede, prešla je u Državni inspektorat pa u skladu s time je trebalo izvršiti izmjene ovog zakona. Na kraju moram reći jednu stvar koja mene osobno kao osobu koja je dugi niz radila kao državni inspektor, kao veterinarski inspektor, malo sam se začudio što je u ovaj zakon uvedeno stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola. Naime, kao veterinaru koji je dobar dio svoje profesionalne karijere proveo kao veterinarski inspektor ovo mi govori kao da do sada nismo svoje poslove obavljali stručno, učinkovito i racionalno. Na taj način moram zaštiti struku, a smatram da svi inspektori bez obzira da li su oni veterinarski, poljoprivredni, sanitarni ili bilo koji drugi svoje poslove obavljaju stručno, kvalitetno, savjesno i odgovorno. Sada je na redu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i poštovani kolega Vilim Matula, izvolite.

Zahvaljujem predsjedniče. Državni tajniče, gospođo ravnateljice, kolegice i kolege, kao što sam rekao dobili smo u međuvremenu kao da su se ljudi odjednom ipak odvažili i počeli su nam slati sve važnije i važnije dokumente. Postavio sam pitanje oko toga tko bi trebao zapravo biti akreditiran i na koji način? Vi ste mi državni tajniče odgovorili da oko toga postoji procedura ovaj u Hrvatskoj, međutim da ja sam baš postavio pitanje zbog čega ne može takav recimo sustav laboratorija kao što je Eurofins davati akreditacije i provjeravati visinu i stupanj razine. Druga vrlo važna stvar je ta da to vi sigurno bolje znate od mene jer ja sam kažem sa time jučer i danas upoznat, a to je da mi imamo iznimno velik u prosjeku broj laboratorija sada kada govorim recimo praćenje ostataka pesticida. Takav visoki broj znači, što znači samo u Zagrebu 5 laboratorija, u cijeloj Hrvatskoj 15, a Portugalci i Španjolci koji imaju tako puno laboratorija su nam eventualno nekakva usporedba. Međutim, zamislimo ovo Njemačka koja je toliko velika, a da ne govorimo o tome da je po pitanju kemije odavno lider u svijetu i po broju nobelovaca i po broju vrhunskih istraživača i bez te velike nagrade, zamislite oni imaju sustav tako uređen da vjeruju u svoja 3 laboratorija, ali ta 3 laboratorija su stvarno besprijekorna i sada je samo pitanje na koji način se uzorci do tamo sigurno i na dobar način dopremaju i sve to dolazi na vrijeme nazad. Razgovarao sam tu i sa kolegama ovaj pa mi kažu između ostalog ljudi koji imaju to iskustvo da je jedan od velikih problema između ostalog na OPG-ovim i sa ljudima koji to rade, a to je da ministarstvo se nikada nije, barem ja nisam čuo ovaj nije se potrudilo da bi napravilo u tom smislu edukaciju da zna pripremiti ljude za takve inspekcije, da znaju što im sve treba i na koji način, da nisu onda u nekakvom grču i da onda napokon ta inspekcija na one nesretnike na koje naleti i da njih rigorozno i drastično kažnjava, već je o tome bilo govora, bez mogućnosti žalbe. Da ta sirotinja onda plaća te nemoguće kazne za njih, a onda mora preko vrhunskog advokata saznat da postoji upravni postupak i oko toga se davit i gnjavit dok recimo evo sad odmah ću skočiti na veterinu recimo, ali jedan Veterinarski institut, javni institut koji ima godišnje 200 milijuna kuna novaca i gdje je jedan uvaženi akademik Cvetić za kojeg tvrde ljudi veterinari, evo ja sam ovdje postavio pitanje kad je bila prva rasprava zbog čega se nedovoljno o tome širi priča, zbog čega nisu ljudi stvarno upoznati, sad odjednom nama kada su se odvažili dolaze podaci. Čovjek je naravno to sve prijavio i USKOK-u i DORH-u ovaj, radi se o tome da ogroman novac godišnje se doznačuje tom institutu koji sebi valjda ima to pravo podiže pravo i ta javna sredstva se koriste za osobno bogaćenje na uštrb kako oni kažu napretka poljoprivrede. I upravo preko poljoprivrede tvrde da se veliki dio novca opere. Dovoljno je pogledati kako su uvijek isti ljudi u upravnim vijećima. Aktualna članica upravnog vijeća je šefica uprava za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede koja je u kumskim, nije mi rečeno ime, nisam ja to niti stigao sada ići provjeravati koje je ime od gospođe, ali tvrdi da je u kumskim vezama sa akademikom Cvetnićem i da je on osmislio taj sustav. U isto vrijeme ministar Fuchs podržava nezakoniti sustav upravnog vijeća, imenuje samo 2 člana iako bi kao osnivač imao pravo na 3. I tako bivši šef uprave za veterinarstvo je uhljebljen na institutu od strane akademika Cvetnića kao zasluga za sve ugovore koji su dali institutu, godišnje se tu radi oko 80 miliona kuna. Ali dobili smo recimo PCR test za afričku svinjsku kugu i za drugu jednu bolest koju ja sad ne znam KSK vi ćete to vjerojatno znati, priprema uzorka i sve dalje ovaj po tome detaljno je to razrađeno i to dolazi na 350 kuna, što je svakako za stočare koji se bore i muče iz dana u dan i slušamo i, i na poljoprivrednoj emisiji isto to imamo priliku gledati tu agoniju i ljude koji se mrcvare, a cijela ova priča evo za neke vrhunske znanstvenike i velike, velike stručnjake ispada da je izuzetno lukrativna i vjerojatno za još neke pojedince koji u tome stoje. Što se tiče tog mesa, između ostalog je i pitanje koje su nam rekli zbog čega tolika količina deklaracija, ono hrvatsko meso, meso hrvatskih farmi, onda posebno za Baby Beef i slično, ovaj tako da kupac više jednostavno ne zna što je što. Tvrde da bi trebala biti jedna oznaka za sve. O onome o čemu se govorilo i ovdje i u prvoj raspravi, a govorilo se i na odboru, isto tako ljudi ponovo nas upozoravaju na to kako se itekako provjerava onoga na koga se naleti od naših, ali i roba iz EU po njima ne prolazi nikakvu kontrolu, ja to jednostavno ne mogu vjerovati da je baš nikakva, ali vjerujem da je bitno manja kontrola. Isto govore o tome da, da zakonom nije dobro ovaj definirana količina uzorka kod uzorkovanja jer ne može biti jedna kila uzorka recimo na tisuće tona, što se čini potpuno logično. Isto podatak za koji ja nisam znao, to me sad stvarno iznenadilo, možda vi to znate, da jedino GMO soja sjeme se ne smije uvozit. Oni tvrde meni ovdje da, ne znam to ću vas molit da mi to odgovorite da li je to istinit podatak, da samo sjeme GMO soje se ne smije uvozit, ali da inače GMO soja i GMO kukuruz, znači isto kukuruzno sjeme, ali da, da se taj kukuruz i takva soja može uvoziti. Ja ne znam što se onda, jel se onda stvarno sa time hrani stoka ovaj u toj … [[Govornik se ne razumije]] onda je to neka, neka stvar koju ste nam zatajili i kojom sam osobno stvarno osupnut i onda potpuno razumijem zbog čega se tvrdi da ne može ono što sam vam rekao u početku da neki laboratoriji naši koji od vas dobivaju certifikate na temelju neke inhaus metode i naših, kako smo voljni to ispričati, vrhunskih stručnjaka i laboratorija koji dobivaju, međutim oni određuju da li je to GMO soja ili to nije GMO soja, dal je to GMO kukuruz ili nije, ali ne žele se recimo podrediti akreditaciji takvog jednog vrhunskog instituta odnosno mreži instituta kao što je to Eurofins. Eto još ću probat dodati vjerojatno u pojedinačnoj raspravi, ali osupnut sam količinom materijala koji smo dobili u zadnji tren baš iz važnih institucija. Idemo na raspravu Kluba zastupnika SDP-a i poštovana kolegica Grman Kizivat, izvolite.

Sustav vezan za službene kontrole i inspekciju uspostavljen je i usklađen sa EU propisima još 2013.g. Donošenje Zakona o državnom inspektoratu omogućilo je da sve inspekcije iz Ministarstva poljoprivrede trebaju se prebaciti u tu instituciju. Naime, zakon je donesen 2018.g., a stupio je snagu 2019. Mi smo danas u 2021.g. i još se usklađujemo. Kako bi javnost i poduzetnici dobili uvid u novi sustav koji se uspostavlja treba paralelno promatrati prijedlog Zakona o službenim kontrolama i prijedlog Zakona o veterinarstvu. I dalje tvrdimo da je krajnji rezultat ovih izmjena potpuno kaotičan i kompliciran sustav koji će našim poljoprivrednicima i poduzetnicima u poljoprivredno prehrambenom sektoru otežati poslovanje i proizvesti samo dodatne troškove. Iz čl. 2. Konačnog prijedloga zakona vidljivo je da većina uredbi EU datira iz 2019.g., s druge strane u Konačnom prijedlogu zakona na stranici 79 o službenim kontrolama stoji da e-savjetovanje za predmetni zakon je bilo u periodu od 20. svibnja do 20. lipnja 2020.g. E sada ja vas pitam, što se čekalo skoro godinu dana? I onda kada prigovaramo da se kasni, da vlada kaos u Ministarstvu poljoprivrede, onda vi tvrdite da oporba samo prigovara. Pa sami navodite te podatke u Konačnim prijedlozima zakona. I da ne bi bilo zabune ponovit ću pitanje vezano za troškove. Na naš upit postavljen kod prvog čitanja zakona odgovoreno je slijedeće: Provedba ovog zakona ne zahtjeva dodatna proračunska sredstva u odnosu na ona koja su prethodno uspostavljena trenutnim Zakonom o službenim kontrolama. U odnosu na financijski učinak na pravna i fizičke osobe ovaj zakon ne predviđa dodatne troškove kao ni obveze. I opet tvrde vjerojatno se nismo samo dobro razumjeli. Javnost i nas zanima koliko na godišnjoj razini košta provedba sustava službenih kontrola, koliko ukupnih sredstava iz državnog proračuna se osigurava za sva nadležna tijela? Zahtijevamo da vlada dostavi detaljne financijske učinke procjene učinka koliko je sredstvima planiramo za službene kontrole u državnom proračuna po nadležnim tijelima i kolika je procjena učinka za poduzetnike na godišnjoj razini? Samo na taj način možemo dobiti uvid u ukupni trošak obavljanja službenih kontrola u RH i moći ćemo procijeniti hoće li navedeni troškovi posljedično utjecati na povećanje cijene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Po pitanju sustava službenih kontrola, smatramo da je u interesu javnosti ali i svih dionika u lancu opskrbe hranom, izrada jedinstvene baze podataka koja bi se odnosila na ovo područje. Prvi korak u stvaranju baze je objava jedinstvenog popisa svih pravnih i fizičkih osoba kojima je izdano ovlaštenje te povjereno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti. Brojnim pravnim i fizičkim osobama potreban je jednostavni pristup do informacija. Sada je nalaze u brojnim bazama koje nisu uvezane, ponekad ni ažurirane. Ministarstvo poljoprivrede je već trebalo pripremiti jednu takvu bazu ili aplikaciju u cilju transparentnosti i povećanja učinkovitosti sustava službenih kontrola. Zalažemo se za javnu objavu procedura i vodiča za vođenje službenih kontrola te odgovarajućih kontrolnih lista i uputa. Njihova izrada ili ažuriranje trebalo bi proći savjetovanje s javnošću kako bi pripremljeni dokumenti bili svima jasno a same kontrole bile brže i sa manje nedoumica. Svjedoci da inspektori i ovlaštene osobe u pojedinim slučajevima imaju subjektivni pristup odnosno različito postupaju u sličnim situacijama, što dovodi do sumnje u pravilnost i nepristranost. Javnom objavom svih dokumenata na osnovi kojih bi se obavljale službene kontrole, sam sustav bio bi pravedniji i smanjio bi sumnju u pogodovanje. Na isti način upravo s tim ciljem, predlažemo amandmane na čl. 6. i 7., tražeći javnu objavu dokumenata. Dalje se nadovezujem na Zakon o veterinarstvu. U obrazloženju zakona, predlagatelj navodi da se i ovim prijedlogom zakona usklađujemo sa EU direktivama. Nejasno je samo iz obrazloženja zašto zakon nije ranije pripremljen. Ono što je nas je posebno zasmetalo prilikom prvog čitanja je bilo skraćivanje uvjeta za stručnog ovlaštenog veterinara, sa 2 g. na 6 mjeseci. S druge strane, uvodi se i mogućnost primjene blažih sankcioniranja mjera sankcioniranja ovlaštenih veterinara sa manjom neusklađenosti u obavljanju povjerenih poslova. Pa odlično. Poljoprivrednicima i poduzetnicima, novčane kazne, pristojbe, parafiskalni nameti a oni koji će provoditi kontrole, blaže mjere. Mislim da je poruka i više nego svima jasna. Čak i očekivana. U važećem Zakonu o veterinarstvu stoji da za ovlaštenog veterinara može se imenovati veterinar koji ima najmanje 2 g. radnog iskustva u struci, licencu i položen državni stručni ispit za ovlaštenog veterinara. Izmjenama i dopunama zakona, predlagali ste smanjenje radnog iskustva u struci na svega 6 mjeseci. Sada u konačnom prijedlogu zakona navodite da je prijedlog dorađen jer je veliki broj zastupnika izrazio bojazan da bi predviđeno smanjenje moglo utjecati na samostalno obavljanje poslova službenih kontrola. Novi prijedlog je tzv. 6+6 a samo još prije 3 mj. prilikom prvog čitanja, na moju repliku da je to prekratak rok, ministrica je rekla da je struka suglasna da je 6 mj. samo dovoljno. Ali drago nam je da ste uvidjeli propust i da sada to ispravljate. Ono što je simpatično u cijeloj priči je činjenica koju iznosite na str. 21 Zakona o veterinarstvu. Primjedbe i prijedlozi i mišljenja koje predlagatelj ne prihvaća. E, upravo tu je paradoks, gospodo. Nama ste naveli da ne prihvaćate naš prijedlog da 6 mj. je prekratak rok i onda branite svoj stav da bi sad isto to izmijenili a nama poručili da naše primjedbe nisu dobre i upravo to sad mijenjate. Gospodo, neke stvari ovdje ne štimaju. Ne znam samo zašto ne prihvatite da je i prijedlog oporbe nekad dobar. Sami sebe demantirate jer naš prigovor ne prihvaćate, a onda isto to mijenjate. Znate šta, gospodo iz Ministarstva poljoprivrede? U vašem konačnom prijedlogu zakona stoji izmjena a s druge strane, netko, da li ne čita u ministarstvu šta pišete u konačnom prijedlogu zakona jer znate, mi sve čitamo. Smatramo da je radno iskustvo prekratko da bi se kvalitetno i dovoljno stručno vršile sve zadaće koje ovlašteni veterinar ima od kontrole na gospodarstvima, farmama, stočnim sajmovima, izložbama životinja preko provedbe propisanih mjera za otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje i kontrolu zaraznih ili nametničkih bolesti to služben kontrole hrane i certificiranja. Svjesno smo mi da studij veterinarstva sa 5 g. je produžen na 6 i da veterinari koji su završili studij po novom studijskom programu, vjerojatno sad imaju veće kompetencije. Ne inzistiramo za potrebnim radnim stažom od 2 g. kako je bilo do sada, ali predlažemo svoj amandman i na tu temu. I na kraju, da spomenem i naglasim, a to sam već nekoliko puta ovdje rekla, Ministarstvo poljoprivrede kasni sa svim donošenjem zakona, vlada kaos u Ministarstvo poljoprivrede. A kako bi to potkrijepila, iznosim vam činjenicu koju sam ovdje rekla već nekoliko puta. Zakon o hrani koji je donesen 1. 1. 2019. g. još uvijek nije usklađen sa prelaskom inspekcije iz Ministarstvo poljoprivrede u Državni inspektorat a ne zna se ni kada će biti pa me zanima koliko dugo Ministarstvo poljoprivrede se misli i planira usklađivati? Zanima me može li nam se pojasniti koliko još zakona i podzakonskih akata treba uskladiti sa zakonom koji je donesen 2018. godine? I na kraju, hoće li Ministarstvo poljoprivrede napraviti i jednu jedinu procjenu učinka koja je inače obvezujuća? Hvala. Došli smo do kraja rasprava klubova pa sada idemo na pojedinačne rasprave, prva je na redu poštovana kolegica Marijana Petir, izvolite.

Posljednjih tjedana raspravljali smo o više zakona koji se dotiču direktno ili indirektno područja poljoprivrede. U tim raspravama, gotovo da nije bilo zastupnika koji se nije na neki način osvrnuo na pitanje službenih kontrola a s ciljem da je potrebno uložiti velike napore da se uvede red na tržište poljoprivrednih proizvoda. Iz tih rasprava moglo se razaznati da su nam potrebne dobro planirane i mjerljive kontrole, temeljem koji su nadležna tijela u mogućnosti žurno reagirati na svaki pa i najmanji poremećaj jer svaki taj poremećaj koji nam prođe ispod radara u neravnopravan položaj stavlja hrvatske poljoprivrednike koji svoj kruh zarađuju poštujući sve propisane norme. Ovim se izmjenama usklađujemo sa europskom regulativom o službenim kontrolama čiji je cilj uspostavljanje jednostavnijeg, učinkovitijeg integriranog sustava sigurnosti hrane utemeljenog na strožim veterinarskim i fitosanitarnim standardima, a Europska komisija ima šire ovlasti u odnosu na zaustavljanje prodaje i transporta rizične hrane u državama članicama koje nisu same u mogućnosti spriječiti ovakva ponašanja i sankcionirati prijevare povezane sa hranom. Ja vjerujem da smo mi sami u stanju uvesti red na svoje tržište i da Europska komisija u Hrvatskoj sigurno neće morati igrati ulogu policajca. Naravno da je za to potrebna snažna politička volja i dobro posložen sustav te je potrebno ujednačiti službene kontrole nad domaćim proizvodima i proizvodima koji dolaze sa tržišta EU ili iz trećih zemalja, ali je potrebno uvesti i stroži monitoring i zahtijevati da proizvodi koji dolaze iz drugih država zadovolje iste standarde koje moraju zadovoljiti i hrvatski proizvodi. Obrazloženje predlagatelja da će se provedbom europske uredbe i samog Zakona o službenim kontrolama osigurati primjena načela ne diskriminiranja i da se sve kontrole i pošiljke životinja i proizvoda iz drugih zemalja kao i one domaćeg podrijetla moraju obavljati ne diskriminirajuće, samo po sebi neće biti dovoljna pomoć našim poljoprivrednicima. Naime, u konkurenciji sa europskim proizvođačima koji imaju manje troškove proizvodnje jer već duži niz godina koriste europske potpore za unapređenje svoje proizvodnje i čije su države kroz razne mjere osmislile načine kako pozicionirati domaću proizvodnju na tržištu osiguravajući im pri tom konkurentsku prednost, teško će se naši poljoprivrednici nositi s tom navalom jeftino uvezene svinjetine ili jabuka koje se lažno deklariraju kao hrvatske. Ono što moramo shvatiti je da su prijevare povezane uz hranu izvor jako velikih zarada i da tvrtke uključene u prijevare unaprijed kalkuliraju rizik mogućeg otkrivanja prijevare te računaju da će platiti neku kaznu i nakon toga nastaviti raditi po starom. Prijevare povezane uz hranu postale su toliko učestale da narušavaju ne samo konkurentnost europskih poljoprivrednika pa onda i hrvatskih poljoprivrednika već utječu i na zdravstvenu ispravnost hrane pa time i na zdravlje potrošača. Zato mislim da RH treba iskoristiti sve raspoložive alate kako bi kontrolirala i zaustavila sve pošiljke nesukladne hrane na carini znači pri ulasku na hrvatsko tržište, a prekršitelje treba oštro kazniti najmanje u visini nelegalno stečenog profita. U ovoj tržišnoj utakmici na kocki je konkurentnost domaće proizvodnje i time onda i ostvarenje ciljeva samodostatnosti u proizvodnji hrane, ali i zdravstvena ispravnost hrane i zaštita potrošača i pravo je pitanje kako onda tu naći balans i biti ne diskriminatorni prema onome što stiže iz EU, što stiže iz trećih zemalja, a s druge strane zaštititi domaću proizvodnju i vlastite potrošače. Zato mislim da je jako važno dodatno ulaganje u unapređenje postojećeg sustava kontrola kako bi on bio učinkovit i kako bi spriječili ustvari ulazak nesukladnih proizvoda na naše tržište, posebno onih po dampinškim i predatorskim cijenama. I vezano uz očitovanje predlagatelja koji govori da je zakonom trebalo regulirati službene aktivnosti vezane uz GMO pa se zbog toga GMO spominje u zakonu, ja želim istaknuti da smatram kako je zakonom trebalo propisati da je RH zemlja slobodna od GMO-a zato što to jest i želimo da to i ostane. Hvala lijepa. I na prošlom onom prvom čitanju sam vam zapravo postavila slično što ću vas i sad pitati, zapravo mi se jako sviđa ovo što ste bili govorili i tada da bi trebali biti jasniji propisi i pravila recimo za uvoz mesa, govorili ste da bi se onih 48 sati vodilo. Kako sad stvari stoje s tim, kako ste napredovali s tim? A i ovo što sam primjer navela recimo na mladom krumpiru gdje i sama struka i proizvođači kažu da je nelogično trpi na brodu tri, četiri tjedna i onda ide pod etiketu mlado itd., dakle da li te nekakve podzakonske akte što prije donijeti, što vidim da gurate vezano uz meso i da li zapravo više kontrola inspekcija raditi jer mislim da je tu ključ svega? Hvala. I naravno zaštiti domaću proizvodnju, o tome uopće nema spora. Kroz Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi kojeg smo raspravili prije nekog vremena uvedena je jedna nova kategorija, a to je ustvari poseban tretman osjetljivih proizvoda u koje spada i meso i mlijeko i jaja i oni proizvodi koji su možemo reći lako kvarljivi, na taj način je ministarstvo rekli bi izašlo u susret tom sektoru da ga se snažnije zaštiti. Ja i dalje mislim da mi trebamo inzistirati na uvođenju kratkih lanaca opskrbe jer bi to bila najučinkovitija zaštita domaće proizvodnje, ali za to trebamo stvoriti uvjete jer gospodarstva trebaju biti opremljena što znači da trebaju imati dodatno financijsku potporu kako bi te svoje proizvode mogli direktno sa poljoprivrednog gospodarstva slati na tržište.

Uvažena kolegice Petir. Čini mi se da ključna misao vaše intervencije bila upravo kako pronaći balans za opstojnost hrvatske poljoprivrede, za zaštitu hrvatskih potrošača, ali isto tako naravno poštivajući princip ne diskriminacije, tržišna pravila. Spomenuli ste u tom kontekstu kako su proizvođači iz drugih članica EU u određenoj prednosti jer su duže koristili europske fondove ja bih tome dodao možda je tu i zakon brojeva.

Evo, s obzirom da ste počeli elaborirati kako pronaći taj balans negdje pri kraju vaše intervencije htio sam vam postaviti pitanje i mogućnost vam dati da možete dodatno elaborirati taj koncept. Pa u svakom slučaju smatram da područje na kojem nikako ne bi smjeli štedjeti i ne bi trebali okretati svaku kunu je upravo to područje službenih kontrola koje je važno pojačati na onim problematičnim točkama. Dakle, osim veterinarske inspekcije poslati i druge inspekcije na problematične točke i rješavati stvari odmah kako nesukladni proizvodi ušli na tržište. Ja imam podatke za 2019. godinu koji pokazuju da je svaki peti kontrolirani proizvod bio nesukladan kad je riječ o hrani. Tu prednjači ekstra djevičansko maslinovo ulje gdje se događaju prijevare, med, mljeveno meso, bezalkoholna pića, bućino ulje. Važno je da mi propisujemo kvalitetu vlastitih proizvoda, da ih označavamo i da onda kroz te standarde kvalitete također uspoređujemo ono što stiže na naše tržište i na taj način eliminiramo sve ono što ne odgovara standardima. Idemo dalje s raspravom, saslušat ćemo sada poštovanog kolegu Nikšu Vukasa. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, pa evo pred nama su ubiti objedinjeno dvije, Uredba europske Direktive iz 2017, pa je trebala biti na snazi 14.12.2019. i nije sporno da kontrola hrane poljoprivrednih proizvoda da je to od neizmjerne važnosti, ali ja ću vam se vratiti malo u praksu jer sam se tih kontrola prošao ohoho i danas i ovdje u raspravi kažu treba poslati ovu kontrolu, treba poslati onu kontrolu, a ja bi se vratio malo unazad i postavio pitanje koliko mi imamo poljoprivrednih inspektora na broj poljoprivrednih gospodarstava, kolike su plaće tih poljoprivrednih inspektora i koji su njihovi uvjeti? Osobno sam se uvjerio da nisu dobro plaćeni, a moraju kontrolirati jedno poljoprivredno poduzeće koje uvozi hranu koje možda u bilanci ima milijardu kuna prometa godišnjeg, a neki poljoprivredni inspektor bi trebao voditi s njime rat za 6 do 8.000 kuna plaće. Da ne kažem o njihovim uvjetima, a da ne kažem pogotovo sad kad se poljoprivredna inspekcija, veterinarska inspekcija pripojila Državnom inspektoratu, a po nekim mojim saznanjima taj Državni inspektorat na čelu s Andrijom Mikulićem mislim čak nisu bili ni urudžbeni ured imali prije par mjeseci. I pitanje je u biti tko će to sve skupa kontrolirati, mi ćemo ove uredbe prihvatiti, vi ćete ih izglasati, nije sporno jer tu ima manje-više puno dobrih stvari vezano i za kontrolu, vezano i za sigurnost hrane, ali ja bih ovdje postavio pitanje stvarne inspekcije i rada tih poljoprivrednih inspektora, veterinarskih inspektora i sanitarnih inspektora na samome terenu kad vidite da ih je malo i kad vidite da u biti na neki način oni praktički fizički to ne mogu sve kontrolirati. Druga je stvar, najlakše je dobiti taj neki certifikat o ispravnosti hrane, a nisam siguran da prođemo danas našim tržnicama i da pokupimo uzorke ako treba blitve, kupusa, jagoda, pa da vidimo ostatak pesticida da li se ta karenca poštuje i to su one stvari ako želimo se baviti za dobrobit svih nas koji te proizvode konzumiramo da na neki način imamo pravu i stvarnu inspekcijsku kontrolu i da ove zakone i uredbe koje ćemo mi prihvatiti da su one u konačnici na terenu provode. Moja kolegica Martina je manje-više sve rekla naše zamjerke koje smo imali u prvom čitanju i neke amandmane koje ćemo uputiti u drugo čitanje, ali ću se sad vezat da je meni nelogično da mi kasnimo praktički 2 godine s ovom direktivom koja nam je od neizmjerne važnosti jer se tu kontrolira hrana i hrana za domaće životinje i ja mislim da bi, ne bi trebali imati toliki fokus na tim nekim zarezima i na raspodjeli posla da li će to imati uprava za veterinarstvo koja će ostati u Ministarstvu poljoprivrede ili će neke nadležnosti imati Državni inspektorat. Bitno je da to što mi stavimo na papir da se to na terenu provodi, a vi i sami u Ministarstvu poljoprivrede znate da se to ne provodi. A da ne kažem za ekološku poljoprivredu da smo do prije ne znam jel to još danas imali nadzornu stanicu koja je registrirana u Sloveniji, radi kontrolu ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj, a ne podliježe zakonima RH. I tko će sutra odgovarati ako taj ekološki proizvod neki inspektor digne sa police i kažu da nije proizveden sukladno Zakonu o poljoprivredi, a mi u Hrvatskoj ne možemo tu firmu na neki način niti prekršajno goniti jer ona je registrirana u Sloveniji. I za kraj, ono još što ću reći nebitno je sad u ovoj raspodjeli hoće li nešto ostati u upravi za veterinarstvo ili u Državnom inspektora. Ono što je bitno da se ti zakoni i provode.

I idemo na zadnju raspravu koja je prijavljena, poštovani kolega Matula. Izvolite.

Dakle, na temelju ovog pisma koje sam dobio vezano uz stanje na Hrvatskom veterinarskom institutu, a koji zapravo govori i o Veterinarskoj komori i o Veterinarskom fakultetu. Za mene koji sam dakako potpuni laik, ali o tome je govorio sjećam se u onom prvom čitanju ovog zakona je g. Kolarek ovaj da je pitanje toga kako je moguće za samo 6. mjeseci steći toliko iskustvo i da je to dovoljno da bi čovjek nakon toga mogao raditi kao inspektor i da bi mogao uopće na neki način steći to iskustvo u 6. mjeseci. Evo sada je nađeno solomonsko rješenje i mi smo o tome slušali na odboru, o tome nam je govorio i čovjek iz Veterinarske komore, govorio nam je da se ipak našlo to rješenje. S obzirom da s jedne strane nedostaju veterinari, dakako da je pitanje kako smo došli u tu situaciju i kako bismo nadomjestili nužno je odma ipak ostati kod ove odredbe zakona, ali će se ti mladi veterinari koji nemaju iskustvo oni će se 6. mjeseci nadgledati i to je sada to rješenje. To da školujemo veterinare i da oni ne samo kao naši doktori medicinari nego dapače da veterinari koliko mi priča ovaj od prijatelja kćer koja je završila i koja isto ne radi u veterini, a koja je to vjerujte sa velikom ljubavlju upisala, studirala i sve i na kraju je izbačena iz tog posla, ne zato što nije bila dobra. A drago mi je da je ona odustala da barem nije otišla van, ali mi ona priča o tome koliko njezinih vrhunskih, vrhunskih mladih ljudi bježi van. Nisu tamo sretni. Je da u štali su sa stokom su, okolo su, rade svoj posao, međutim nedostaje im ljudi i oni će se svi kada nauče te stvari, to budite sigurni, oni će se vratit, oni će se sigurno vratit ti ljudi.

Jeste? Zato što mi ovdje kaže da je ovaj upraviteljica šefica Uprave za veterinarstvo, pa sam mislio da ste to vi, ovaj, ne, ne, nema odgovora na to pitanje, to nije tema. U svakom slučaju, naravno to se ne smije odgovorit, to je preočito. Ne ja sam vas htio pitati da li je to istina jer naravno da ja moram ovo tu s jedne strane može izgledat kao objede, ali ovo je tu utemeljeno, čovjek kaže da posjeduje puno dokumentacije, da je sve prijavio DORH-u i USKOK-u i da tvrdi da je nađen način da se ogroman javni novac pretače na vrlo sofisticiran način u privatne džepove, u privatne džepove. A reko sam ovdje, tu je uz to što 200 milijuna kuna tog javnog novca na kraju, on, on se prikazuje, to je pitanje o novcu Veterinarskog instituta, kao vlastita sredstva. Htio sam vas pitati zato što ovdje on tvrdi da ministar Fuchs podržava, ministar, taj nezakoniti sastav tog vijeća koje ima pravo na 3 člana jer su oni osnivači, imaju pravo na 3, međutim imaju 2 i očito znaju način, ti vrlo istančani umovi koji se ne daju podložit nekim vanjskim europskim inspekcijama koje su, znamo ih kakve su te europske inspekcije, te su prerigorozne za nas. I eto i naši mladi idu tamo, rade u takvim inspektoratima vani, rade pod njima i ono što vas uvjeravam čim vratimo klimu oni će se svi vratit jer samo radi takve klime koju ste stvorili su i otišli. Imate dvije replike, ne morate još stavljati masku. Pa evo za kolegu Matulu, mi se često susrećemo i na odboru i na ovim nekim okruglim stolovima. Imate li vi predodžbu tko će educirati te veterinare, sad se to pomaklo sa 6. mjeseci na 12. i to će papirnato netko potpisat, ali tko će ih educirati, jel imate neku predodžbu tko će ih educirat, na koji način i kako će postojeći inspektori, a ja sam radio sa njima puno kojima je puna kapa i posla i predmeta koje imaju jer ih je malo, još uz svoje radno vrijeme uspjet nekog educirat da mu sutra možda postane šef umjesto njega? Ja naravno koji sigurno nisam te ekspertize i uopće to ne mogu zamisliti, ja sam razumio da ih čak niti neće to ni ne znam ja nešto posebno educirat nego će ih nadgledat, pa će onda valjda u tako ako ti mladi ljudi u nečemu pogriješe ovaj i to 6 mjeseci će bit nadgledani i to je zakon i onda će im reć nemoj tako nego ovako i onda će oni odjednom dobiti to dodatno iskustvo, a tvrdi se naravno po tome da je sada u ovom naprednom programu fakulteta jer je godinu dana duži da su oni dobili svu praksu i sve živo, međutim ipak evo kad razgovarate sa tim veterinarima oni kažu da je to potpuno daleko od istine. Pa kolega Matula, nisam planirala replicirat, no međutim potakli ste me kad ste postavili pitanje za stol gospode iz ministarstva, ja cijelo vrijeme imam osjećaj da na postavljena pitanja prema Ministarstvu poljoprivrede od nas koji sjedimo i u Odboru za poljoprivredu i ovim raspravama da mi se upućuju pitanja, ali nikako da dobijemo nekakve konkretne odgovore. Pa mene sad zanima da li vi imate taj osjećaj kao i ja da cijelo vrijeme držim jedan monolog bez odgovora, onda oni održe svoj monolog, opet bez ikakvog odgovora ili napokon, možda postoji nekakva mogućnost i u vašem, da ipak jednog dana sklopimo jedan dijalog sa Ministarstvom poljoprivrede. Slažem se s vama kolegice. Ja mislim da je na nama i to je pozicija opozicije da takva pitanja postavljamo, da preočito, u ovom trenutku kada je toliki broj veterinara bio prisiljen otići van, mladi koji su to u stanju, kada zbog toliko male stočarske proizvodnje u nekim trenucima, i slušali smo ovdje, odnosno na odboru, mi smo slušali na odboru, kako je došlo do toga da na velikim prostorima Hrvatske postoji samo jedna stanica ili neka privatna veterinarska stanica koja pruža usluge jer jednostavno se ne isplati, ogroman prostor s razmjerno malo stoke. Međutim, ti ljudi koji su se i na to odvažili, oni nemaju mogućnost uopće doći do tog mjesta i ja razumijem, ovdje sam postavio pitanje zašto oni nisu obaviješteni, pa oni sami se ne javljaju jer su u strahu za svoja radna mjesta takva kakva jesu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sada ćemo napraviti stanku do 11 sati i 30 minuta. Tada ćemo raspraviti Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, predlagateljica je zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Vrlo je malo prijavljenih tako je moguće da ćemo dosta brzo završiti pa ćemo opet napraviti stanku i u 13 sati bit će iznošenje stajališta klubova i nezavisnih zastupnika.